Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude odpovězena písemně.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na jednom z prvních zasedání výboru pro zdravotnictví jsme se zabývali novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Tehdy se vzedmula taková vlna odporu ze strany rodičovské veřejnosti, ale i ze strany odborné veřejnosti připomínky k očkování a k navýšení sankcí pro lékaře kvůli neočkování.

Já chci jenom vědět, nakolik komise dokončila svá jednání, jestli jsou konkrétní výstupy z této komise, které by byly předány v legislativním odboru ministerstva, které má vytvářet onu zmiňovanou novelu o ochraně veřejného zdraví. Také děkuji, pane poslanče. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, který tu ještě před chvilkou byl, ale už ho nevidím, takže také jeho interpelace propadá. Dám slovo panu poslanci Mackovíkovi, který bude přednášet svou interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji, pane poslanče. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. Jako další v pořadí nám svou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera. Interpelace směřuje na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí se svou interpelací je paní poslankyně Věra Kovářová. Ani tu nevidím přítomnou v sále, takže tato interpelace propadá. Dávám slovu panu poslanci Radimu Holečkovi, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane ministře, Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud vyměřil 22 lékárnám kvůli nelegálnímu vývozu léků pokuty ve výši 34 mil. korun. Jedná se opravdu i o léky, u kterých si lékárníci často stěžují na jejich nedostatek. Do kterých zemí se nejčastěji nelegálně vyváží? Jak rozlišíte legální reexport od nelegální činnosti? Děkuji za přednesenou interpelaci, na kterou vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů. Slovo dávám panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který bude přednášet interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože neznám příliš mnoho oborů, kde by takovýmto způsobem byly pokřivené ceny.

Podle mého názoru by bylo jednoznačně lepší, kdyby se cena zreálnila, farmaceutické firmy, případně distributoři dodávali za reálné ceny a nemocnice platily reálné ceny. Myslím si, že by celý systém ušetřil a byl by transparentnější. Chci znát váš názor, jak s tímto naložíte a jestli i po fakultních nemocnicích budete požadovat, aby nakupovaly za reálné ceny, a zpětné bonusy byly odstraněny. Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví ve lhůtě 30 dnů. Dalším v pořadí je pan poslanec Mackovík, kterému dávám slovo.

Já jsem zde interpeloval minulý čtvrtek a právě jsem interpeloval ohledně kategorie vrtulníků, které byly vybrány prostřednictvím společnosti ATEC, která začala létat v Olomouci a měla jít původně do Ústí nad Labem. To se odehrálo ve čtvrtek, v pondělí nato Ministerstvo zdravotnictví zrušilo tendr na provozovatele letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Jak jsem četl různé tiskové zprávy, které byly publikovány, tak to bylo právě kvůli nejasnosti o způsobilosti vrtulníků v dané odpovídající třídě výkonnosti.

Nyní dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče.

Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Michal Kučera, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji.